Děkuji. Pan ministr Jurečka s přednostním právem.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové.

Tam je krásně zdokumentováno mnoho výroků, které tento současný vysoký ústavní představitel této Sněmovny a této země řekl.

K tomu, co tady řekl pan předseda klubu Fiala.

Ale já se potom ptám, kolikrát jste vy, vaši poslanci, podali stížnost na radu v nějakém konkrétním podnětu? Navíc tu radu tato Sněmovna volí. A tato Sněmovna to má v rukou. Já vám děkuji, pane ministře.

Děkuji, pane ministře, skutečně za vaše vystoupení, protože tady se přesně ukazuje, jak novináři o nás píší a naše profily stahují z různých sociálních sítí, z objektivních i neobjektivních, z oficiálních i neoficiálních, z různých jiných serverů, které zčásti mohou být účelové, které jsou politicky zaměřené a kdo ví, kdo je provozuje. Z toho důvodu my také právě říkáme, že se budeme vyjadřovat jenom médiím, u kterých máme alespoň pocit, že jsou minimálně trochu objektivní, a s těmi ostatními nebudeme spolupracovat, ale můžou samozřejmě psát to, co chtějí, a píší. Co se týče České televize, tak my s Českou televizí samozřejmě nemáme žádný problém.

Druhá věc. No mnohokrát, mockrát.

Ale taky si uvědomte jednu věc, že tu radu, na kterou my podáváme stížnosti, volí tato Sněmovna a většinou ji volí vládní většina, takže i vy jste volil, pane ministře, Radu České televize, a samozřejmě tam sedí lidé, tady jsou různé nominace, ale ti, kteří se do té rady dostanou, tak to jsou většinou nominanti vládní většiny v Poslanecké sněmovně, v parlamentu. Takže asi sami cítíte, jak je složité posílat nějaké stížnosti na Radu České televize, kam nás odkazuje pan ministr.

A my to nechceme rozhodovat, kolikátí máte být. To znamená, jediné, co chceme, aby bylo poměrné zastoupení na základě voleb do Poslanecké sněmovny. A mluvíme tady o ustavení orgánů Sněmovny. My nejsme domluveni na žádném bloku, my nejsme domluveni na žádné hlasovací koalici, nás nikdo s diskusí o vládě neoslovil, nikdo s námi o tom nehovořil. Jenom chceme, aby Sněmovna začala pracovat, abychom mohli začít jednat o rozpočtu, což určitě bude zase tady parketa třeba pana Kalouska, protože byl ministrem financí, ale i dalších lidí, i my se vyjádříme, a nechceme, aby bylo nějaké třeba provizorium, abychom mohli přidat už lidem od ledna, abychom mohli začít pracovat.

Diskutoval jsem s panem předsedou Stanjurou, říkal jsem mu, že na ustavující schůzi to nepovažuji za danou zvyklost, že by se automaticky dávala přestávka, taky jsem ji nevyhlásil a umožnil jsem tuhle debatu a myslím si, že je to dobře, že ty příspěvky zazněly.